Jenom velmi rychle zareaguji na to, co zaznělo, že nesnižujeme daně. Tak realita: návrh na zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun, to je konkrétní fakt. Návrh na snížení spotřební daně, další konkrétní krok.

Ty návrhy a to, co jsme podnikli, vychází z bezprostředního kontaktu s těmi, na které to nejvíce dopadá. A abychom dokázali řešit aktuální situaci, proto nastaly ony odklady splátek DPH, protože to je bezprostřední pomoc, kterou je možné udělat okamžitě, bez hrozby obstrukcí, kterých jsme tady dnes byli reálně svědky tři hodiny debaty o programu není nic, co bychom bývali v historii zažívali.

Řekli jsme, že pro dopravce, na které to dopadlo bezprostředně, a samozřejmě že pro ty menší z nich, kteří mají často tři, dvě auta, ten dopad byl okamžitý, právě tam okamžitá pomoc dobře zafungovala. A samozřejmě spojili jsme s tím další kroky, které jsou nezbytně nutné i ten návrh na snížení spotřební daně na to minimum, ke kterému můžeme sáhnout zároveň řeší několik konkrétních pomocí lidem, kteří nejvíc čelí těm problémům. A to se týká jak těch malých dopravců, pro které to bude nepochybně vyvážení té dramatické situace a nezbytná úleva, tak to zároveň pomůže veřejné dopravě, a to veřejné dopravě jak v případě autobusové dopravy, tak samozřejmě veřejné dopravě i ve vlacích, které nejsou elektrifikované.

Ceny pohonných hmot na západ od nás jsou povětšinou větší, v České republice ceny pohonných hmot i díky krokům vlády, i díky nim, v posledních týdnech klesly. A pokud se dál bude vyvíjet cena ropy příznivě, tak i s ohledem na ona všechna opatření budou pohonné hmoty a jejich cena klesat dál.

Takže tohle je potřeba zároveň jasně povědět. A kdybychom bývali neudělali ta kroky, tak by případy lidí, kteří přicházejí do samoobsluh, dneska byly ještě dramatičtější. Jenomže samozřejmě je mnohem jednodušší populisticky upozorňovat na aktuální stav a nevidět, co by se bývalo stalo, kdybychom postupovali méně odpovědně. Jeden konkrétní případ tady zaznívalo, že ona pomoc nebude viditelná.

A samozřejmě že to bude mít významný dopad na to, jak se bude dýchat těm, kteří jsou na dopravě závislí, a těm, kteří se dopravou živí, i těm, kteří dopravu potřebují ke svému dennímu podnikání i ke svým denním aktivitám. Tak to jsou konkrétní příklady místo zbytečné rétoriky, která jenom ukazuje ve výsledku slepé uličky návrhů hnutí ANO a volání po tom, abychom, jak jsme slyšeli, nehleděli na nějaké zadlužování zadlužovat se smí, nikdo to jakoby neplatí. Ukázal jsem jasně na to, že zvyšování zadlužení znamená konkrétní dopady i do možností státu, co může investovat a jak je schopen postarat se o ty, kteří tu pomoc nejvíc potřebují. Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Oulehlová. Než přijde k mikrofonu, tak si dovolím přečíst omluvy.

Paní poslankyně, máte slovo.

Další faktická poznámka pan ministr Stanjura.

Pan ministr Kupka otevřel jednání na evropské úrovni. Jen tak mimochodem, ta úleva, kterou navrhujeme, je sice v jiném tisku, ne v tomto ale dobře, můžeme o tom debatovat tvoří zhruba 80 % výběru této daně. Já myslím, že to je víc než tři čtvrtiny.

A iniciativně jsme po prvním jednání Česmadu na evropské úrovni iniciovali jednání o zrušení této harmonizace.

Děkuji. Vaše faktická poznámka...

Já bych chtěla zareagovat na pana ministra financí, prostřednictvím pana předsedajícího.

Ano, říkal jste: Pomozte nám, nebo respektive jestli máme řešení. Ano, to řešení je, že musíte vyjednat s Evropskou komisí. To znamená, když se podíváme na Polsko, když se podíváme na Maďarsko, ty ceny zastropovaly.